Registr smluv je tedy věc, která nasvětluje do té doby komplikovaně dostupné informace.

Proto toto otevření a tento tisk číslo 50 z dílny Pirátů hnutí Starostové a nezávislí podpoří do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zástupce navrhovatelů, ano. Prosím, pane poslanče. Já už budu reagovat jenom velmi krátce. Některé výstupy mě trošku překvapily, protože pokud se dobře pamatuji, tak třeba lidovci měli v minulém volebním období ve volebním programu, že budou zveřejňovat, že zajistí zveřejňování smluv státem vlastněných organizací. Jedna věc, která tady zazněla, která je nepravdivá, je, že tento návrh se týká akciových společností, které jsou nemocnice a které vlastní třeba kraje. Ne, takovéto instituce musí už na základě platných zákonů, pokud jsou stoprocentně vlastněny, musí zveřejňovat v registru smluv a musí i poskytovat informace na vyžádání. A poslední, ale zdaleka nejlepší argument, který mi přišel proti schválení návrhu zákona, je, že pokud přikážeme ČEZu, aby zveřejňoval smlouvy, tak se nám nikdo nepřihlásí do dozorčí rady. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji a nyní závěrečné slovo zpravodaje. Má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji panu zpravodaji. Samozřejmě v rozpravě padlo několik návrhů. Jeden jsme procedurálně odhlasovali, to znamená, že jsme nesouhlasili s přerušením do rozhodnutí Ústavního soudu.

Ale pan poslanec Výborný říkal na zamítnutí v rozpravě, v té faktické poznámce. Potom tady byl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů, pokud by ani jeden z těchto návrhů neprošel.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Předpokládám, že ti, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, jsou přítomni.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní máme návrh na zamítnutí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh také nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Já si myslím, že toto je věc registru smluv a poskytování informací patří do agendy Ministerstva vnitra.

Výbor pro veřejnou správu jako výbor garanční. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o přikázání jiným výborům.

Má někdo jiný návrh? Předpokládám, že pan poslanec Marek Benda bude navrhovat výbor ústavněprávní, který neprošel, ač byl navrhován jako garanční. Pane místopředsedo, předpokládáte správně.

Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.